Víte to, pane předsedo klubu, že elektronická přihláška má přednost?

Já to vůbec nezpochybňuji. Ale ten dojem zde v České republice je naprosto tragický.

Děkuji za pozornost.

Jako já si myslím, že každý učiní nějaké gesto, které považuje za důležité. My máme, pokud dobře vím, jednoho ministra zahraničí, jednoho pana prezidenta. Já to prostě vnímám takhle.

Prostě my si tady můžeme vyčítat spoustu věcí, ale jsou to jenom konstrukty v našich hlavách, které vnímají vlastně realitu tak, jak chtějí vnímat. A určitě se tady nezaštiťuji, že občané České republiky.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale pro pořádek chci říct, že když jsem toto téma zvedl na organizačním výboru a ptal jsem se pana předsedy Vondráčka, že stejně tak jako vždy, když jednáme s Čínou, musíme otevírat otázku lidských práv, a když jednáme s Ruskem, musíme otevírat otázku národní bezpečnosti, a že jsme velmi znepokojeni situací kolem agenta Skripala, novičoku a toho, co se děje, zda toto téma otevře při těch jednáních, tak na organizačním výboru mi oficiálně řekl, že nic takového v programu není, že nic takového otvírat nebude a že se bude bavit o otázce lékařství, nebo věcí, týkajících se lékařů a školství. Proto jsem překvapen, že najednou nyní se do toho jednání dostávají tato témata. A druhá věc.

S touto zemí se bavíme, a proto je důležité otevírat tyto otázky na vzájemném jednání. A mě bylo řečeno a na organizačním výboru zaznělo, že se o tom jednat nebude.

Děkuji. A to je ten problém. Vyšla zpráva, že jsem tam... Dám příklad.

A ano, máte pravdu, že máte právo se ptát. A o tom je ten parlament. A my jsme tam nastartovali, že třeba zdravotní výbor a jejich zdravotní výbor budou komunikovat na nějaké pravidelné bázi. A tam jsou i opoziční. Já jsem si prostě vybral jeden projekt.

Teď jsem zase ruský agent.

Skončil čas k faktické poznámce. Vaším prostřednictvím kolegovi Bartoškovi.

Takže všichni to dělají špatně?